Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů nás čeká ještě jedno hlasování a to je hlasování, kterým vyřadíme z pořadu schůze všechny neprojednané body.

Kdo je proti?